Myslím si, že by vláda, Ministerstvo vnitra dokázalo dělat více.

Protože to je to, co dává smysl: dostat se k zákonům, mít je prostě po ruce, což dneska není samozřejmostí.

To by občanům z hlediska, řekněme, poznatelnosti toho platného práva, tak jak je aplikováno, pomohlo mnohem více.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já bych za prvé chtěl poděkovat panu ministru Hamáčkovi a jeho ministerstvu, že ten náš podnět vzali vážně a přicházejí s vlastním, pochopitelně širším návrhem zákona, a myslím, že to je v pohodě.

Já si možná nechám ty mediálně zajímavé a vtipné na ta úvodní slova.

Samozřejmě že možnosti opozice z hlediska prozkoumání validity právních předpisů jsou mnohem menší než možnosti vlády. Já tedy nepovažuji úplně za rozumné, aby byla nějaká veřejná zakázka. Já jsem si představoval, že to vláda je schopna se svými týmy právníků zvládnout sama. Takže spíš bych pana ministra poprosil o nějaké krátké zdůvodnění, proč to nejsme schopni zvládnout interně a proč si vypisujeme veřejnou zakázku na to, aby nám někdo pomohl.

To samozřejmě není v legislativním plánu vlády. Já myslím, že je chybné hodnocení fungování vlády i Sněmovny či Senátu jako celku, kolik nových zákonů přijmeme. Co to je za hledisko?

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní pan poslanec Grospič, přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Rozumím tomu, že náš právní řád obsahuje v podstatě tisíce nejrůznějších právních předpisů různé právní síly, a obecně by šlo říci o tomto vládním návrhu, on se skutečně překrývá s těmi dvěma návrhy, které budeme vzápětí také projednávat, a mrzí mě rovněž, že nebyla sloučena rozprava k těmto návrhům zákonů, protože ta materie je stejná, že by tento návrh zákona mohl mít své opodstatnění, jež lze spatřovat v tom, že se zpřehlední právní řád, a to je argument poměrně vysoký a vážný. Pokud by se mělo ovšem k takovému kroku přistoupit, pak tak lze učinit jenom po dokonalé rešerši celého právního řádu a předpis po předpisu, což by se dle mého názoru nestalo, protože předkladatel v odůvodnění uvádí, že taková analýza v podstatě není předkládána, a jde se výčtem, který začíná v určitém bodě a končí v určitém bodě časovém, a taková analýza by si ovšem vyžádala, kdybychom šli rešerší všemi právními předpisy, mnoho času, a podstatně více než ten, který tomu vláda věnovala.